Mě by zajímalo, v jakých analýzách, která čísla používal, protože to, co tady bylo řečeno na mikrofon, považuji za přesný opak toho, co mám ze své vlastní osobní zkušenosti s účastí kolegů na různých akcích a podobně. Čili to by mě opravdu velice zajímalo, z jakých údajů ten, který tu statistiku zpracovával, čerpal. Druhá věc, která tady zazněla. Občan si nevybírá svého konkrétního politika. Občan vybírá politickou stranu. Politická strana rozhoduje, které své členy na které místo zařadí v tomto. A mnohdy se, bohužel, stává, že občan se není schopen ztotožnit se svým starostou, ale byl zvolen na kandidátce politické strany, které fandil.

Tady to nikdo nepozná, tam odhlasuje, vrátí se zpátky. Ale třeba pro Ostravu je to problém, nebo pro Opavu.

Děkuji.

Prosím, máte slovo.

Tady se mluví o platech. Kolega Benda správně mluvil o lidské závisti. Já bych byl rád, aby se tady také mluvilo o té druhé stránce mince, a to je odpovědnost. Pokud někomu chcete krátit plat na čtyři desetiny, předpokládám, že tam bude nějaká právní úprava, která také na čtyři desetiny zkrátí odpovědnost, kterou ten člověk nese.

A ještě silněji tu odpovědnost můžeme vnímat ve správních a dozorčích radách, kde se za špatná rozhodnutí ručí celým majetkem.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Já jsem poslanec a jsem předseda pirátské strany, což není placená funkce. Doufám, že ji dělám dobře. Míra zodpovědnosti v práci se neměří mírou odměny. Tohle není pravda. Prostě člověk dělá zodpovědná rozhodnutí.

Zodpovědnost je vlastnost a přístup, nikoliv otázka peněz. A druhá věc. Já bych reagoval na pana Bendu prostřednictvím pana předsedajícího. Zde jsme poslanci v Poslanecké sněmovně. Jsme tedy zástupci všech občanů a jsme placeni z peněz, které jsou jaksi celorepublikové. Pokud já se podívám na jednání nějakého výboru nebo na nějakou věcnou schůzku nebo i tady ve Sněmovně a svého kolegu tam nevidím, a protože je zrovna na výkonu nějaké své komunální věci, ať je to akce, jednání, nebo třeba otevírání nějakého nového sportoviště, tak mně to tedy vadí. A tam se občané právem mohou být cítěni ochuzeni na tom, co má ten politik v Poslanecké sněmovně dělat, protože to je otázka celorepubliková, nikoliv komunálních nebo krajských voleb. Děkuji. Já vás nyní seznámím s tím, v jakém pořadí jsou poslanci a poslankyně přihlášeni, jak budeme postupovat. Poté s přednostním právem jsou přihlášeni předsedové Kalousek, Stanjura, Michálek a poté do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Jelínek. Máte slovo. Já si dovolím jenom krátce reagovat prostřednictvím předsedajícího na kolegu Luzara.

To znamená, chtěl bych jenom říci, že ta jeho argumentace byla lichá a že skutečně ti lidé, kteří jsou vybíráni do funkcí, jsou vybíráni na základě toho, že mají podporu voličů, kteří je volí. Děkuji. Pan poslanec Plzák, po něm paní poslankyně Procházková. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

A teď se ptám. Budou mi chtít piráti krátit ten můj plat, nebo ne? Děkuji. Paní poslankyně Procházková s faktickou poznámkou. Po ní pan poslanec Zahradník. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Plně souhlasím se svým předřečníkem. Ze zákona za práci náleží odměna. Pan poslanec Zahradník, po něm pan poslanec Bauer. Faktické poznámky. Prosím, máte slovo.

Není tedy nijak ve velkém konfliktu, účast na jednání Sněmovny a na jednání zastupitelstva.

V poslední době dochází k časté kriminalizaci obecních, městských zastupitelů za to, jak hlasovali podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a vybaveni patřičným množstvím informací na zastupitelstvu. My jsme to zažili. Tady je ta odpovědnost stoprocentní a nikoliv čtyřicetiprocentní. A ta odpovědnost osobní je někdy ve sporu s tím, jak naše jednání vnímají ti, kteří to trestní řízení svým udáním vlastně vyvolali.